Děkuji, pane předsedající. Vážená paní ministryně, 40 % firem musí vracet plně nebo částečně podporu z programu Antivirus. To je velmi vysoké množství a bohužel se tak potvrzují informace již z minulého roku o vysoké administrativní chybovosti, a tedy zároveň vysoké Ministerstva práce a sociálních věcí. Vracet pomoc kvůli administrativním pochybením popírá základní smysl programu a tím je pomoc firmám, které mají nebo měly omezenou nebo zakázanou činnost opatřeními vlády. Spousta firem řešila a řeší existenční problémy a zároveň neměly zkušenosti s administrací vládních programů. Chyba se pak lehko stane, proto by měla být na místě určitá tolerance a nějaký opravný prostředek. Už 6. října minulého roku vás vyzval podvýbor pro podnikatelské prostředí, abyste hledala způsoby, jak kompenzační podporu nekrátit, takže se chci zeptat, co jste pro to konkrétně udělala? Pokud jste pro opravný prostředek například potřebovala zákonné zmocnění a třeba podobnou možnost, jako má ministryně financí u penále, tak jaké legislativní kroky jste pro to učinila?

Děkuji za odpověď.

Pan poslanec Petr Bendl, není přítomen.

Prosím, máte slovo. Děkuji, vážený pane nepřítomný ministře Havlíčku. Moje otázka je velice jednoduchá.

To znamená, kdy se otevřou restaurace? Kdy se otevřou služby a obchody? Lidi na to čekají.

V mé předešlé interpelaci jsem se ptala na vás, jak ty testy budou vypadat, kde se budou testovat? Nikde se tohle nedá dočíst.

Dříve tady byl systém PES, podle čehož sice se už dávno nejede, dávno to nefunguje, ale alespoň byla vytvořena jakási tabulka a věděli jsme, že třetí, čtvrtý, pátý stupeň znamená to a to. Dneska žádný plán není, nebo je, nebo se připravuje? Podle mě nemůžeme déle čekat, protože lidi jsou naprosto zoufalí, obchodníci jsou zoufalí. Takže se vás chci zeptat, kdy to bude otevřené? Jaký má vláda plán? Protože bez plánu si myslím, že asi nelze postupovat. Děkuji vám mockrát za odpověď. Není přítomen, jeho interpelace propadá a interpelaci přednese pan poslanec Radek Koten. Ještě jednou děkuji, pane předsedající. Vážený pane nepřítomný ministře, já bych se vás chtěl zeptat ve věci pohybu dětí v základních školách tedy děti některé už chodí do školy, ale bohužel, co se týká pohybových aktivit, tak jsme na tom velice špatně.

Distanční výuka tomu také nepřidává a je potřeba skutečně i ve škole školní aktivity přizpůsobit tomu, aby se děti opět začaly pohybovat tak, jak to má být. Další věcí, která by mě zajímala, proč například nyní nejsou žádné zájmové aktivity, kroužky, které ve školách byly provozovány, a nyní, i když rodiče je mají předplaceny, tak to stále nefunguje. Kdy se tedy vrátí zbytek dětí do škol? Protože tady probíhá rozsáhlé testování malých dětí, které musí mít dvakrát týdně test, testují se i rodiče v zaměstnání. Já mám někdy takový pocit, že bychom se tady mohli utestovat.

Pan ministr zdravotnictví mi říkal, že není problém se přihlásit do výběrového řízení, ale potom mně tedy není jasné, proč to nevyhrává cenově nejvýhodnější nabídka, a také proč to tedy nevyhraje nejlepší a nejjednodušší nejspolehlivější test. Takže děkuji vám za odpovědi a jsem zvědav, kdy se zbytek dětí dostaví do školy.

Mým druhým dotazem je, proč nebude nadále Ministerstvo školství otevírat programy pro mateřské školy, a to i v souvislosti, jak jsem vás již jednou interpelovala, s ohledem na to, že dětské skupiny budou jenom do tří let, a ty děti, které chodily právě od věku tři a šest let do dětských skupin, někam budou muset chodit. Argument, že toto bude financováno z Ministerstva pro místní rozvoj, není úplně dobrý, protože v dalším programovém období se to jistě možná podaří, ale než nastane období, kdy budou vypisovány programy, tak už zase bude pozdě.